A pak bychom se mohli oprávněně ptát, kdo bude další.

A kdo může být další takový? Úřad práce, aby zkontroloval, zda jsou při nemocenské lidé doma? To přece nikdo z nás tady nechce.

Měli bychom je chránit také i před státní mocí, protože svoboda není ohrožena jen regulacemi a zákazy, ale také pouhým množstvím informací včetně sledování, kterými státní instituce mohou kontrolovat naše životy. Jsem rád, že si to uvědomují, toto nebezpečí, když už ne vláda, tak nejen opoziční poslanci, ale také řada vládních poslanců, se kterými jsem o tom hovořil. Proto zde vzniká záměr společného pozměňovacího návrhu, který má příslušný paragraf vyjmout z novely zákona. O to víc mě možná mrzí nekritický přístup vlády, která nám to sem poslala. Vláda by totiž neměla zkoušet, co tady sítem přes Poslaneckou sněmovnu projde za zvýšení kompetencí, ale měla by být v první linii, která ohrožení soukromí bude vyhodnocovat a bude jim případně bránit. Právě kvůli možnosti pro ÚOHS získávat provozní a lokalizační údaje jsem chtěl původně navrhnout vrácení novely k přepracování, ale protože tady vzniká společný pozměňovací návrh, tak vrácení nenavrhnu. Ale doufám, že společně s panem zpravodajem a ostatními kolegy vyvineme maximální úsilí k vyjmutí této části z návrhu novely. Druhá věc, která jde nad rámec směrnice, je možnost vstupu na cizí nemovitost, tedy pozemek či střechy soukromých domů, pro pracovníky Českého telekomunikačního úřadu, a to při zjišťování zdroje rušení nebo k úkonům, takzvaným úkonům, předcházejícím kontrole.

V minulém volebním období ve Sněmovně byla velká diskuze, která skončila i zkoumáním Ústavního soudu, a to bylo narušení soukromého vlastnictví z důvodu kontroly kotlů, a tím důvodem bylo právo na zdraví.

To určitě není správné. Z mého pohledu je navržená novela v tomto případě nepřiměřená, a zejména nejasná.

Navíc se jedná o návrhy, pane ministře, které jsou typickým goldplatingem, protože nejsou požadavkem žádné směrnice Evropské unie.

Ale bohužel, po prostudování návrhu zákona je vidět, že se nejedná vždy o citlivou transpozici.

Porovnejme, co je například nově předmětem všeobecného oprávnění, jaké kompetence má ČTÚ, nyní ve správě spektra. Porovnejme mnohdy nesmyslné sankce nikoliv za špatný přístup operátorů ke spotřebitelům a k ochraně spotřebitele, ale také obrovské sankce za nesplnění takzvané reportovací činnosti vůči úřadům. To přináší zase navíc administrativní zátěž. Je potřeba si uvědomit, že tento zákon není jen o třech velkých mobilních operátorech, ale tato norma dopadne také na stovky středních hráčů, kteří v regionech připojují k internetu občany v našich městech a obcích.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych řekl, po roce jsme tady vlastně nazpět.

V této chvíli máme před sebou transpozici kodexu v oblasti elektronických komunikací, který se týká zejména přístupu k internetu.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Proto já jsem tady o tom hovořil a za zbytečné to skutečně nepokládám.